To je přece velmi sociálně citlivé opatření. Přece ta základní sleva má větší význam pro nízkopříjmové skupiny obyvatel než pro ty vysokopříjmové. Tím, že nebudete hlasovat pro tento pozměňující návrh, poškodíte nízkopříjmové skupiny obyvatel. Je to jednoznačné! Je to jednoznačně dokazatelné. A jestli si pak půjdete stoupnout s odbory na nějakou demonstraci, kde budete bojovat za konec levné práce, tak vám to vždycky budeme připomínat, že jste tu nehlasovali pro to, aby se velmi rychlou a účinnou cestou zvýšily čisté příjmy daňových poplatníků a zvýšily se relativně více těm nízkopříjmovým, o kterých tak rádi mluvíte, ale když pro ně něco můžete udělat, tak neuděláte nic. Nyní pan poslanec Václav Klaus, také faktická poznámka. Prosím pane poslanče.

To je přece argumentace nehodná zpravodaje takhle důležitého zákona.

Děkuji.

Tak to prosím pěkně podpořte. Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví. Připraví se paní poslankyně Pekarová. Děkuji za slovo vážený pane předsedající.

Nemyslím si, že toto je zkrátka dobrá cesta, snižovat spotřební daň na pivo.

Tím neříkám, že nemáme pít alkohol, ale nemyslím si, že toto je zkrátka pozitivní umístění České republiky. Před námi už je pouze Litva.

Děkuji panu ministrovi zdravotnictví, ale máme tady další čtyři faktické poznámky.

Děkuji.

Opět předvedl dvojí přístup.

No neslyšeli jsme to. Budete podporovat snížení DPH na pivo, nebo ne?

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přesně tak to je.

My opravdu v opozici nevíme, co chcete.